Na pořad jednání 30. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě jednu odpověď na písemnou interpelaci. Já upozorňuji všechny poslance na § 112 odst. 6.

Tou jednou interpelací, kterou jsme ještě neprojednali, je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Paní poslankyně je přítomna. Důvod pro přerušení tedy i nadále trvá a my nemůžeme pokračovat v rozpravě k této interpelaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou, tak mi nezbývá než konstatovat, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.